Hnutí SPD toto vnímá jako další nepřijatelný pokus současné vlády o koncentraci moci, která jí nemá příslušet.

Ti občané mají naopak obavy, po těchto zkušenostech nechtějí cizí vojáky na území České republiky.

Jak může být proruský, když byl za minulého režimu během normalizace naopak ve vězení? Je to přesně naopak. Je to přesně naopak.

To je ten důvod. Takže bych byl rád, aby ta diskuse probíhala tímto směrem. A je to skutečně z tohoto pohledu otázka na referendum.

To je potřeba si říct proti zákonu o referendu. Zároveň ale i hnutí ANO řeklo ústy paní poslankyně Válkové, že je taky proti zákonu o referendu.

To je neskutečné zneužívání, neskutečné totalitní manýry, neskutečná arogance, co předvádí vládní pětikoalice.

Přitom znovu říkám, vás nevolila většina občanů České republiky. Tímto způsobem by došlo k posílení moci výkonné a omezení moci zákonodárné, kterou tvoří volení zástupci občanů České republiky. Pro hnutí SPD je nepřijatelné, aby do zahraničí byli bez kontroly volených zástupců lidu vysíláni naši vojáci anebo na našem území byli umísťováni vojáci cizích armád, bez toho, aby to bylo projednáno v Poslanecké sněmovně.

Takže to je samozřejmě absolutně totalitní, je to absolutně nepřijatelné. A já jsem si všiml, že i řada voličů pětikoalice, alespoň ti, kteří to takto píšou, že volili pětikoalici, že ten názor mezi voliči pětikoalice ohledně přítomnosti amerických vojáků na území České republiky je rozpolcen, že není jednotný ten názor.

To jsou přesně ta rizika, na která jsme upozorňovali. Naopak je potřeba toto diskutovat, protože řada občanů nesouhlasí s tou vaší politikou, s tím vaším způsobem přijímání ukrajinských uprchlíků, s tím, že úplně zapomínáte na řešení problémů českých občanů.

Jejich obavy sdílíme.

Ostatně slyšel jsem to právě od předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy. Neomezeně. A říkali to i někteří vládní představitelé. Vládní představitelé předpokládají, že zde Ukrajinci zůstanou natrvalo i po skončení konfliktu. To říkal premiér Petr Fiala.

To bylo to, co je zajímalo. Zároveň představitelé vládní koalice přitom mají maďarské pasy. To je velmi málo.

Agentura STEM uvedla, že na základě jejího průzkumu 70 % obyvatel má za to, že příchod uprchlíků povede k oslabení sociálních jistot českých občanů.

Žádná strategie není. To je úplně neuvěřitelný!